Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 85 poslanců, pro 62, proti 10. Návrh byl přijat. Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu.

Tak prosím vás, oprava, protože jsme zjistili, že do jednoho hlasovacího zařízení bylo něco nalito.